Informace k pozměňovacím návrhům vám byly rozdány do vaší pošty.

Dovolte mi rekapitulaci. Dle platného znění horního zákona je v současnosti 40 % výnosů z úhrad účelově určeno přímo Ministerstvu průmyslu a obchodu a Ministerstvu životního prostředí k odstraňování škod způsobených dobýváním ložisek nerostů, na likvidaci a zajištění opuštění důlních děl, sanaci, rekultivaci a revitalizaci dotčených pozemků, ochranu a evidenci surovinových zdrojů.

Proto jsem vlastně uvedl v úvodu to, jakým klíčem se to rozděluje. Schválením tohoto pozměňovacího návrhu by došlo k významnému omezení jak Ministerstva průmyslu, tak životního prostředí plnit povinnosti uvedené v § 33 horního zákona čili odstraňování škod způsobených dobýváním ložisek nerostů, likvidaci zajištěných opuštěných důlních děl, sanaci, rekultivaci, revitalizaci všech dotčených pozemků a tak dále.

Pokud by prostředky získané kraji měly zjednodušeně řečeno směřovat k odstranění následků po těžbě, mělo by být rozpočtové určení úhrad krajů takto vysloveně stanoveno.

Pokud bychom provedli přepočet prostředků podle předloženého pozměňovacího návrhu, obdrželo by Ministerstvo průmyslu pouze 70,6 milionu korun, čili je to v tuto chvíli přibližně polovina, na realizaci projektů k tomu určených a chyběla by logicky částka přibližně stejně velká. Tím pádem bychom tyto projekty nebyly schopni realizovat, takže opět by na tom byly bity kraje.

Děkuji mockrát.

Děkuji za slovo.

Tento pozměňovací návrh je poměrně jednoduchý. Nemění výši poplatku, ale mění rozdělení úhrady za vytěžený nerost.

Z těchto 67 % bychom chtěli část nově alokovat do rozpočtů krajů, jak už tady říkal pan ministr, ve kterých těžba probíhá a které jsou těžbou zatíženy.